Je nutné definovat zákonem jeho úřad, a navíc by měl být oprávněn vytvářet něco jako bezpečnostní kabinet, v němž by za úplatu spolupracovali špičkoví odborníci v daném odboru na eliminaci konkrétních bezpečnostních hrozeb, a to dlouhodobě.

Musí mít jasně stanovenou dobu působení v pozici, maximálně tedy dvakrát pět let, to je tedy spíš s otazníkem. Nesmí být příliš snadno odvolatelný, ne tedy, aby ho odvolávala vláda, ale Sněmovna na návrh vlády, a optimálně etablován spolupodpisem prezidenta.

To by bylo tedy asi všechno, co bych na začátek chtěl tady k tomu říct, ty připomínky, a děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Jak už tady všichni očekávají, jdu jménem klubu hnutí ANO dát veto podle § 90 jednacího řádu Sněmovny k projednání ve zkráceném řízení v rámci prvního čtení. Dovolte, abych toto veto odůvodnila, a potom doložila k vašim rukám, paní místopředsedkyně, podpisy 52 poslanců klubu hnutí ANO. Veto zdůvodňuji tím, že po poradě v rámci klubu hnutí ANO s našimi experty konstatuji, že se jedná o poměrně velký zásah do obranné legislativy. Celkem se ten zásah týká pěti zákonů, z toho čtyři zákony se týkají obrany a jeden zákon zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, čili nejedná se o žádný malý legislativní zásah.

Takže my se domníváme, že mohlo dojít k předložení tohoto návrhu již na podzim minulého roku a jeho projednání ve standardním legislativním procesu. To je z hlediska formálního.

Ano, děkuji. Zaznamenávám veto k tomuto zákonu na základě požadavků dvou klubů.

Prosím, další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Bělica. Dobrý den.

Jsou mezi nimi bezpochyby změny, na kterých se určitě zde bez rozsáhlejší diskuse celkově shodneme.

To vše má jistě svůj smysl. Na druhou stranu ale novela obsahuje i několik změn, které mohou znamenat, pokud schválíme novelu bez dalšího, zásah do práv nejen tedy těch, kteří se sami aktivně, dobrovolně a hlavně vědomě připravují na zajišťování obrany, například aktivních záloh, ale i do práv běžných občanů.

Ve svém důsledku tato úprava bude tedy znamenat, že každému občanovi, kterému vznikne branná povinnost, bude tato informace písemně sdělena.

To je samozřejmě další zásah do práv. V zákoně o ozbrojených silách, v zákoně o zajišťování obrany České republiky, a zejména v branném zákoně, který dopadá na běžné občany, se nově využívá v míře nikoliv malé přebírání osobních údajů zájmových osob z jiných již existujících zdrojů zpracování pod kontrolou veřejné moci.

Představuje významný zásah do práv občanů, což je také nutno prodiskutovat.

Paní předsedkyně našeho klubu zdůvodnila veto podle § 90, takže tyto odstavce přeskočím. A na závěr, jak jsem již uvedl, souhlasím, že bychom se návrhem zákona měli pečlivě zabývat. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji. Pane poslanče, prosím. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Sice nejsem odborník na tuto problematiku, ale tato problematika mě zajímá.